Pokud se tato vláda chová jako řádný hospodář, a zde bych chtěl apelovat na některé nové poslankyně a nové poslance, zejména třeba zde z hnutí ANO, dala se tato pracovní cesta pořídit do 50 tisíc korun, a to kdyby místopředseda vlády, ředitel kabinetu a tlumočník využili komerčního letu.

Existuje z jednání místopředsedy Pavla Bělobrádka s jeho britským protějškem nějaký hmatatelný výstup, ze kterého je možné dovodit, jak bude v budoucnu prohloubena spolupráce mezi oběma zeměmi?

Jak je možné, že si pan Sekyra, který nebyl původně zařazen ani mezi doprovod delegace, pozval další tři hosty?

Jsou toto snad bezpečnostní standardy? A poslední otázka: Jak nezbytná byla účast paní Anny Polívkové při zajištění úspěšnosti jednání?

Pane premiére, vy jste mně ve své odpovědi neposkytl všechny informace, které jsme chtěl, a ještě jste u toho mlžil. Děkuji, pokud mi odpovíte. Děkuji, pane poslanče.

Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci.

A já bych je tady velmi rád zopakoval, aby bylo zřejmé, na co jsem ve své písemné odpovědi na jeho interpelaci odpovídal. První dotaz zněl: Kdo byli jednotliví členové vládní delegace s uvedením jejich jmen a pracovního zařazení? Třetí dotaz zněl: Jaká pracovní jednání měli ostatní členové delegace mimo místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka a jaké jsou z těchto jednání výstupy? A čtvrtá otázka zněla: Jaké byly celkové výdaje, tedy včetně výdajů z kapitol Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany, na tuto vládní pracovní návštěvu ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

V okamžiku, kdy jsem obdržel písemnou interpelaci pana poslance, tak jsem se samozřejmě obrátil na všechny dotčené instituce, včetně pana místopředsedy vlády Bělobrádka. Obdržel jsem potřebné informace a tyto informace jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí poskytl panu poslanci v rámci své odpovědi na jeho písemnou interpelaci, kterou jsem mu zaslal 8. ledna letošního roku. V této interpelaci jsem uvedl přesně seznam členů vládní delegace, uvedl jsem také doprovod, který tvořil tuto delegaci, informoval jsem o programu této cesty a konkrétně, zcela konkrétně, po jednotlivých resortech, jsem odpověděl i na čtvrtou otázku, která se týkala nákladů, které s touto cestou byly spojeny. Tato cesta byla řádně schválená na jednání vlády České republiky, to znamená, byly splněny všechny parametry, které se týkají řádného schvalování takovýchto pracovních cest. Tato cesta byla skutečně uskutečněna v souvislosti s tím, že jsme si v loňském roce připomněli 25. výročí 17. listopadu, což je nepochybně důvod k oslavě, k pozitivnímu připomenutí.

Byla financována ze soukromých prostředků a vláda poskytla pouze přítomnost zástupců vlády při této slavnostní příležitosti. Tak jak jsem byl informován, kromě toho slavnostního odhalení lavičky Václava Havla se také na naší ambasádě uskutečnilo setkání právě při příležitosti připomenutí výročí 25 let od sametové revoluce v tehdejším Československu. My jsme se snažili, a musím říci, že v zásadě po celém světě, abychom 17. listopad, osobnost Václava Havla využili k určitému zvýšení pozitivního povědomí o České republice, a i ta akce v Londýně byla součástí této snahy vlády. Nepochybně Poslanecká sněmovna byla také informována o tom, že 17. a následující dny jsem se zúčastnil cesty do Spojených států při příležitosti odhalení busty Václava Havla v americkém Kongresu, a rovněž tato akce byla součástí připomínek významného výročí, které se týká novodobých dějin české republiky. Já si nejsem vědom toho, že bych na interpelaci pana poslance v té odpovědi, kterou jsem uvedl, zamlčel jakékoliv závažné skutečnosti, které by se týkaly této cesty pana místopředsedy vlády Bělobrádka. Vláda tady postupuje maximálně transparentně a panu poslanci na jeho interpelaci poskytla všechny potřebné informace, všechna jména účastníků, tak jak tato jména byla zaznamenána a tak jak mi jako předsedovi vlády tyto informace byly poskytnuty. V tuto chvíli nevidím důvod k tomu, proč je pan poslanec nespokojený s mou odpovědí, protože na jeho čtyři naprosto konkrétně formulované otázky jsem poskytl přesnou a vyčerpávající odpověď, která se týká jak složení příslušné delegace, tak i programu, který tato delegace absolvovala na půdě Velké Británie. Děkuji. Já vám děkuji, pane premiére. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Pane premiére, proč jsem nespokojen? Protože v usnesení vlády je napsáno: Souhlasíme s uskutečněním pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro vědu, výzkum, inovace, s úhradou a tak dále, a účelem byla ta schůzka. Kdybyste přímo řekli a napsali, jedeme otevírat lavičku Václava Havla, tak s tím žádný problém není. Neměl bych s tím jediný problém. A řekl jsem, že mi nejde o lavičku Václava Havla. Jde mi o to, že jste nazvali tu pracovní cestu, hledali jste něco, abyste tu cestu legalizovali, tak se tam pan premiér sešel s nějakým náměstkem, ani ne s osobou, která je s ním na stejné úrovni. Ptal jsem se vy říkáte, že jste mi poskytl výčet všech osob. Je to takový problém to napsat do odpovědi? Já v tom žádný problém nevidím, že tam pan profesor byl, akorát nevidím důvod, proč to nemůžete napsat ve své odpovědi. A těch nedostatků, které tam jsou, to, že si soukromý subjekt, který sponzoruje lavičku nebo má k tomu jiný záměr, pozve tři soukromé osoby, nikdo neví, co to je za lidi, a vy je natáhnete do vládního speciálu, kde jsou dva ministři? Nezlobte se na mě, ale jsou tady nějaké bezpečnostní standardy.